Přeji vám ze srdce, ať se vám to podaří, protože si myslím, že to je základní kámen úrazu současné informační doby, ve které žijeme.

A já bych přivítal, abyste se také zaměřil na tuto oblast činnosti, protože to, co se momentálně děje ve veřejném prostoru, je obrovské podhoubí pro strach. Mnoho lidí ten strach má právě tady z těchto dezinformací a z informací, které jsou neúplné, nebo případně dokonce podporují tyto dezinformace a nikdo je nevyvrací.

Toto jsou podněty, které jsem chtěl vám osobně tady přednést, a chtěl jsem slyšet reakci, abyste vy věděl, když půjdete na vládu a jste již vy rozhodnut, že požádáte vládu o vyhlášení nouzového stavu, abyste zvážil a vzal v potaz tady tyto věci. Bohužel zde nejste. Vláda rozhodne, ale musíte počítat s tím, že je výsostným právem poslanců Parlamentu České republiky, aby případně s vašimi kroky vyjádřili nesouhlas a rozhodli o pokračování nouzového stavu a rozhodli o tom, jestli vláda splnila svůj úkol v rámci nouzového stavu, nebo ne. Děkuji vám za pozornost. Mám zde dvě faktické poznámky pan poslanec Svoboda a připraví se pan poslanec Běhounek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nikdo mě nemůže obviňovat z toho, že bych jako opoziční poslanec hájil názory koaličního ministra.

Ono to nejde. Jak dopadnou naše zdravotnická zařízení se svými lůžky.

A že počet těch lůžek ji minimálně ze dvou třetin využíván pro pacienty, kteří mají těžké onemocnění.

Jak to budeme dělat? Proto se tato věc musí řešit dopředu a nemůžou se říkat takovéto medicínské nesmysly. Já vám děkuji. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážený pane ministře, kolega Svoboda mě lehce předběhl a řekl některé věci, které jsem chtěl říct já. Nebudu říkat, které jsou uhnuté, které nejsou.

A druhá věc. To byla zařízení sociální. My jsme vypsali po celorepublikových prosbách o nástup dobrovolníků. Vždycky nám pomohla armáda nebo hasiči nebo někdo, na koho jsme měli v tom nouzovém stavu páky. Dobrovolníci byli, ale v řádu jednotek. Prosím uvědomte si, že čísla, která tady lítají, nemluví o těch, kdo tu péči mají poskytnout.

Děkuji. Já budu reagovat vaším prostřednictvím na své dva ctěné, ctěné, předřečníky. Drazí kolegové, vy jste asi nebyli tady na začátku této debaty, kdy se schvaloval program a kdy měl své vystoupení pan profesor Prymula, nový ministr zdravotnictví. Kdybyste zde byli, tak on tato čísla, která jsem řekl, přesně řekl.

A já jsem po něm právě chtěl upřesnění těchto čísel a znát faktické údaje o těchto číslech, abych si mohl udělat obrázek stejně jako vy. Ale bohužel já je nedostanu, protože pan ministr tu není a vláda již asi jedná, za čtyři minuty, o tom, co bude, anebo nebude. A to je ten základní problém. Ale já se obracím tady je jediný ministr, ministr školství, který hájí tady vládu. A vysoké školy opravdu nefungují v tom klasickém režimu, mají omezený režim.

Děkuji, pane předsedající. Já poslouchám velmi pečlivě diskuze, které tady zaznívají, a nemohu se ubránit jedné otázce. Bohužel pan ministr zdravotnictví zde již není, určitě by mi odpověděl.

Co se týče koronaviru, tak teď tady máme druhou vlnu. Protože podle těch zkušeností z minulého století se to zdá být velmi pravděpodobné.

Byli jsme ve stavu, kdy řešení pandemie koronaviru byla celospolečenská priorita číslo jedna. Měli jste obrovskou podporu veřejnosti, podporu této Sněmovny, podporu médií, byla řada dobrovolníků a dalších. A co jste vytvořili?